Děkuji. Děkuji za slovo, paní předsedající.

Nechce to kraj, nechce to město, nechtějí to starostové. Karlovarský kraj říká: My to chceme. Já bych vždycky vyjednával tam, kde je cesta nejmenšího odporu, kde je to připravené, a to pro mě získává logiku. To není nic proti ničemu, je to o každém projektu a ta nabídka by měla fungovat.

Ne, my to dáme do Plzeňského kraje, kde nemáme lidi, nemáme podmínky a máme odpor. Také děkuji za dodržení času.

Pane poslanče, prosím. Děkuji, vážená paní místopředsedkyně. Vážení páni ministři, dámy a pánové, kolegyně a kolegové, já jsem si to připravoval asi tak před půlhodinou a přihlašovat se do řádné rozpravy je evidentně nevýhodné, protože to si napíšete takový pěkný proslov a pak přijdou přednostní práva, faktické připomínky a projev vám vybrakují. No, ale to mě nezlomí, a tak se s vámi podělím o svůj řádně připravený projev i s poznámkami, který jsem si pečlivě celou tu zhruba hodinu psal při všech faktických připomínkách i při přednostních právech. Předem se omlouvám panu ministrovi a nemyslím to nějak jízlivě že nemám takovou kvalifikaci, zkušenosti s investicemi a se zahraničním působením, jako má on. Osobně se cítím být obyčejným komunálním a regionálním politikem, bývalým starostou a bývalým krajským radním. Chtěl bych pogratulovat Moravskoslezskému kraji za to, že má technickou univerzitu, gratuluji Ústeckému kraji za to, že má univerzitu. My v Karlovarském kraji nemáme žádnou veřejnou vysokou školu. Máme tam maximálně sem tam nějakou pobočku. Chtěl bych ocenit snahu Ministerstva průmyslu a obchodu a zájem o podporu ekonomického růstu a příchodu investic do naší země, protože je nezbytné, abychom vytvářeli příznivé prostředí pro podnikání a lákali investory, kteří mohou přinést nové pracovní příležitosti a rozvoj do naší krásné země. Ale osobně bych byl rád, aby to bylo primárně do regionů, které to nejvíc potřebují a které jsou nejvíce postiženy. Je pravda, že je důležité, abychom zvážili potenciální negativní důsledky investičních pobídek a také věnovali pozornost jejich dlouhodobé udržitelnosti. Je zapotřebí, abychom se zaměřili na to, zda jsou tyto pobídky spravedlivé a zda mají být ve prospěch a to je důležité všech zúčastněných stran, tedy nejenom pro investora, ale i pro stát, ale i pro region, do kterého dotyčná investice přichází, protože ta nezůstává ve vzduchoprázdnu, není to nějaká virtuální realita nebo umělá inteligence, ale je to investice tvrdá, která přichází do nějakého konkrétního regionu. Jedním z aspektů, které je nutné brát v úvahu, je rovnováha. Také rovnováha mezi podporou děkuji za pozornost velkých korporací a malých a středních podniků. Při udělování investičních pobídek bychom měli určitě dbát na to, aby byly spravedlivě rozdělovány a aby také malé a střední podniky měly přístup k těmto výhodám. Malé a střední podniky jsou často motorem inovace a místního hospodářství, a proto bychom se měli snažit podporovat i jejich růst. Dalším aspektem, který bychom určitě neměli opomenout, je transparentnost a odpovědnost. Je nezbytné, abychom měli jasná pravidla a sledovali využívání investičních pobídek, protože veřejnost má právo vědět, jak jsou jejich peníze využívány a zda tyto pobídky přinášejí skutečný prospěch pro společnost jako celek. Kromě toho bychom se také měli zaměřit na to, zda jsou investiční pobídky v souladu se strategickými cíli naší země. Měli bychom se ptát, zda tyto pobídky podporují oblasti, které jsou pro náš rozvoj klíčové, jako například udržitelná energetika, inovace nebo vzdělávání.

Také nejenom, že ty investory vozil, ale pomáhal nám i s marketingem nabízených lokalit.